Úroveň přiměřenosti podpory bude každoročně vyhodnocována a v případě zjištění další překompenzace dojde k příslušné úpravě sazeb spotřební daně.

Realizací podpory dojde k naplnění závazných cílů Evropské unie v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a využívání obnovitelných zdrojů energie v dopravě.

Existence a rozvíjení trhu s biopalivy, která se u nás vypěstují, zpracují, rozvezou a spotřebují, zmíněné sektory stabilizuje a umožní lidem zachovat pracovní místa a případně nová pracovní místa vytvořit.

Kromě daňového zvýhodnění biopaliv obsahuje předložený návrh zákona také zavedení průběžného sledování plnění povinnosti dodavatele pohonných hmot přimíchávat do pohonných hmot, které uvádí na český trh, biosložku.

Zkrácení stanoveného období významným způsobem přispěje k omezení nakládání s biopalivy v rozporu se zákonem o ochraně ovzduší. Zároveň dojde ke snížení výše případného nedoplatku na pokutě z nedodaného objemu biopaliv v případech, kdy dodavatel pohonných hmot dlouhodobě uvádí na český trh pohonné hmoty, aniž by zákonem stanovenou povinnost ve sledovaném období splnil.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Než vám udělím slovo, pane poslanče, přečtu omluvu. A nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Laudát. Děkuji za slovo.

Moji důvěru skutečně v tomto už nemáte. Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, už to nebudu hrotit. Mluvili jsme o množství řepky a s tím spojených věcí a tak dále. Snad jsme se navzájem ujistili, že více řepky nebude, protože více už řepky v České republice být ani nemůže. Spíše je to o tom, že budeme více řepky dovážet, a je to spíše o podpoře zpracovatelů a producentů biopaliv než o nějakém navýšení množství řepky v České republice.

Padlo tady spousta argumentů, které zjevně předkladatelé nechtějí slyšet.

Padaly zde i otázky, na které ministr zemědělství nebyl schopen odpovědět, přestože ve své úvodní řeči o nich mluvil, a to je to, že někde vznikne dalších tisíce pracovních příležitostí a podobně.

Předpokládám, že asi nebude problém, aby Ministerstvo zemědělství nám tento materiál poslalo. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče, i za dodržení času. Další faktickou poznámku má pan ministr Jurečka. Po něm je přihlášen s faktickou poznámkou pan zpravodaj Volný. Máte slovo. Já jsem tehdy situaci v Poslanecké sněmovně vysvětlil. Přiznal jsem chybu.

Děkuji.